Na základě oznámení vzniká oprávnění k uzavřenému nakládání s geneticky modifikovanými organismy, které na základě hodnocení jeho rizika bylo zařazeno do I. nebo II. kategorie rizika. To znamená, že jsou s ním spojena pouze zanedbatelná nebo nízká rizika jeho škodlivých účinků, a nároky na zabezpečení uzavřeného prostoru jsou proto méně přísné.

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána povinností zajistit implementaci výše uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1381.

Děkuji panu zpravodaji za úvodní slovo k tomuto vládnímu návrhu zákona. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nevidím žádnou přihlášku. Ano, paní ministryně životního prostředí. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji moc.

Zákon je navržen pouze pro výbor životního prostředí, tak prosím o zvážení. Děkuji moc. Děkuji. Je tady návrh na zkrácení doby na 30 dní. V tuto chvíli, pokud se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zazněl tedy tady návrh na zkrácení doby na 30 dní, nezazněl tady žádný návrh na vrácení nebo na zamítnutí, takže v tuto chvíli se bude Poslanecká sněmovna zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejdříve musíme rozhodnout o přikázání garančnímu výboru. Paní předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Já se v tuto chvíli ptám, navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pokud tomu tak není, budeme o tomto návrhu hlasovat.

Poprosím vás všechny, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Počkám, až se počet poslanců ustálí.

Hlásí se pan poslanec Babka. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. V tuto chvíli tedy požádám o stanovisko legislativu.

Tímto mu dávám slovo. Děkuji, vážená paní předsedající.

Ptám se, jestli se někdo do obecné rozpravy v tuto chvíli hlásí? Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy?

Děkuji. Takže v tuto chvíli zde máme znovu návrh, který byl řečen poslancem tak, jak je to v jednacím řádu, na zkrácení doby na projednávání tohoto návrhu na 30 dní. Znovu konstatuji, že ten návrh tady byl dán, a my se musíme vypořádat s tím návrhem, který jsem tady již avizovala, a to je, že paní předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu. Z pléna tady nebyl jiný návrh na garanční výbor, takže v tuto chvíli přistoupíme k hlasování. Zároveň konstatuji, že jsem ukončila obecnou rozpravu. Přistoupíme k hlasování o daném návrhu, který přečtu. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu? Kdo je pro tento návrh, kdo s ním souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. V tuto chvíli konstatuji, že v hlasování číslo 70 bylo přihlášeno 157 poslanců, 156 bylo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.